66. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1060/ prvé čtení Podle § 90, odstavec 2. A z pověření vlády předložený návrh přednese místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám stručně představil Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Účelem zákona o platebním styku je transpozice evropské směrnice o platebních službách. V této souvislosti vyvstala potřeba novelizovat některé další předpisy. Tyto změny jsou obsahem nyní projednávaného návrhu zákona. V podrobnostech odkazuji na to, co bylo řečeno v návrhu zákona o platebním styku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj, kterým je pan poslanec Adam Rykala. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tento zákon vlastně je související s tím předchozím zákonem, tak bych jenom shrnul, co přináší nového, a to, aby bylo respektováno pojmosloví.

Platí to samé co v předchozím návrhu, to znamená, že je navrženo projednávání podle § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu.

Děkuji vám, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, kde předpokládám přihlášku pana předsedy Kučery, kterému tímto dávám slovo.

Jako další se v obecné rozpravě hlásí z místa pan poslanec Kubíček. Poté pan poslanec Benda. Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. Nyní pan poslanec Benda. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já i u tohoto návrhu zákona navrhnu, abychom ho přikázali kromě rozpočtového výboru jako dalšímu výboru také ústavněprávnímu výboru. Nevím, jestli tam nějaký problém vznikne, ale pokud bychom dospěli k rozhodnutí upravovat ten předchozí zákon, možná by bylo potřeba ho promítnout i do tohohle. A pokládám pak za smysluplné, když jsme ten předchozí zákon přikázali ÚPV, tak abychom přikázali i tento doprovodný. Já vám také děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není... Ano, pan zpravodaj dokonce, prosím.

Nemá. Pan zpravodaj už se vyjádřil v obecné rozpravě, také nemá zájem o závěrečné slovo. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. V obecné rozpravě zazněl návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru. Je ještě jiný návrh?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Dále v obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Eviduji žádost o odhlášení. Prosím, přihlaste se opětovně svými kartami.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji, tímto jsme vyčerpali tento bod, který končím. A přejdeme k dalšímu bodu.